Ani v tomto ohledu neexistuje nějaký konkrétní plán, jak vrátit naše školy, vzdělávání našich dětí k normálu.

Obdobná je situace u žáků základních škol, které v současnosti mají prezenční výuku. Počet nových případů je sice menší než v mateřských školách, ale rovněž aktuálně roste a dosahuje maxima za celou dobu epidemie.

Toto je podle mého soudu dluh. A je jasné, že toto musí být napraveno.

Tyto iniciativy jsou ovšem dílčí. Týkají se nějaké části, například soukromých škol.

Chci samozřejmě všem těmto školám, ředitelům, učitelům i žákům poděkovat za tuto jejich snahu.

Podotýkám, řada těchto škol je už zahájila nebo je zahajuje v nejbližších dnech. Na této skupině škol je možné vyladit citlivost testování vůči dětem, komunikaci s rodiči, učitelkami a učiteli.

Tak postupují i na školách v Rakousku. Umožňuje alespoň zahájení pilotáže testování u menšího počtu škol a nový návrh pro přístupnost škol vzhledem k již ročnímu výpadku prezenčního vzdělávání dětí.